Děkuji. Stanovisko ministerstva? Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Pan poslanec k hlasování?

Děkuji. Děkuji.

Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Stanovisko ministerstva? Děkuji.

Děkuji. Návrh byl zamítnut.

Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Návrh také nebyl přijat. Další budeme hlasovat E9. Nesouhlasné. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Prosím další návrh. Nesouhlasné.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Stanovisko ministerstva? Děkuji.

Návrh nebyl přijat.

Děkuji. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.